Asi také všichni víte, že skupina senátorů podala podnět k Ústavnímu soudu, a bylo by proto logické vyčkat na jeho výrok, a to by nám zase umožnilo to, kdybychom to kontrolní hlášení o rok odložili. Podle důvodové zprávy, která tady byla loni předložena, kontrolní hlášení úzce souvisí s elektronickou evidencí tržeb. No ale původně Ministerstvo financí předpokládalo, že elektronickou evidenci tržeb zavede od začátku roku 2016. Ani ta polovina roku 2016 není realistická a to je další důvod, proč je rozumné kontrolní hlášení odložit. Teď máme konec prosince a jak to všechno uděláme? Tady musím konstatovat, že my jsme ten návrh podali už 9. listopadu, právě když se ukázalo, že podnikatelé nejsou informováni a že Finanční správa neudělala, co měla. Nevím, co by namítli páni poslanci, ale já musím namítnout, že je tady příliš mnoho hluku, a prosím, aby se sněmovna ztišila.

Ale nejsme to my, kdo uvalili podnikatele do nejistoty.

Protože jsem tady říkal, že to není jenom náš názor, názor opozice, že by kontrolní hlášení mělo být odloženo, tak vás krátce seznámím s některými argumenty, s kterými přicházejí renomované organizace, které upozorňují na vady v kontrolní hlášení. Tak například již zmíněná Hospodářská komora, já jsem slyšel v rozhlase, kde jsme spolu diskutovali s panem poslancem Volným, pana poslance, jak říkal, že od Hospodářské komory nic takového neslyšel a že mluvili s prezidentem a on jim nic neříkal, tak Hospodářská komora jednoznačně prohlásila: Nebráníme se myšlence odložit účinnost opatření, aby bylo možné znovu otevřít nezaujatou diskusi k případné revizi zavedeného institutu kontrolního hlášení nebo využít časový odklad uzákonění kompenzací pro podnikatelské subjekty. Hospodářská komora nadále zastává názor, že kontrolní hlášení představuje významné zvýšení administrativní zátěže, a že by proto nově zavedená povinnost měla být podnikatelům kompenzována úlevami nebo zlepšením v platební či administrativní rovině.

Velmi se omlouvám, ale skutečně to tu připomíná spíš vánoční trhy. Poprosím, aby se sněmovna ztišila, abyste věnovali pozornost stanovisku Komory daňových poradců. Podle Komory daňových poradců kontrolní hlášení znamená významné zatížení poctivých daňových poplatníků. Komora daňových poradců vyzývá Finanční správu, aby zmírnila nastavené nepřiměřené sankce a snažila se omezit obtíže spojené se zavedením kontrolního hlášení, aby vše proběhalo bez zbytečné zátěže a postihování plátců daně. Dále Komora daňových poradců říká, že přestože základní pravidla týkající se kontrolního hlášení jsou v zákoně o DPH již z konce roku 2014, tak teprve na začátku prosince 2015 zveřejnila Finanční správa informace týkající se způsobu vyplňování kontrolního hlášení. Takové prodlení i přes relativně dlouhou dobu nabytí účinnosti kontrolního hlášení představuje výraznou komplikaci při zavádění tohoto opatření. Proti daňovému hlášení snesla řadu argumentů i Česká advokátní komora, která má názor, že sběr dat, který bude doprovázet kontrolní hlášení, je v rozporu s požadavky základních principů tohoto státu, zejména s článkem druhým odstavcem třetím Ústavy ČR. A konečně další instituce, kterou jsem tady jmenoval, Asociace podnikatelů a manažerů, říká, že kontrolní hlášení DPH je ohrožující povinností. Stalo se hrozbou pro malé podnikatele a živnostníky a teprve krátce před účinností tohoto zákona se ukazuje, co vše podnikatelům hrozí. Asociace podnikatelů a manažerů říká, že to je zřejmý nástroj proti malým podnikatelům a živnostníkům. Je to jasné omezení podnikatelské svobody. Dámy a pánové, já nevím, kolik by bylo potřeba stanovisek různých asociací, profesních komor a dalších institucí, kolik argumentů potřebujete slyšet pro to, aby ministr financí uznal, že zavedení kontrolního hlášení byla chyba, anebo alespoň to, že kontrolní hlášení, což je zjevný fakt, nebylo Finanční správou dobře komunikováno, nebyli dostatečně informováni podnikatelé, a že tedy existují všechny důvody pro to, abychom kontrolní hlášení, abychom jeho účinnost alespoň odložili. A to je návrh, s kterým přicházíme. Nechceteli tedy úplně zrušit povinnost kontrolního hlášení, což by samozřejmě bylo to nejlepší, tak aspoň vás žádám o to, abyste souhlasili s odložením a umožnili tak podnikatelům se na tuto věc řádně připravit. Pokud byste se ptali, jaká hrozí rizika, když dnes budete hlasovat pro odložení kontrolního hlášení, tak odpověď je jednoduchá. Rizika nehrozí žádná.

Tak vás za všechny navrhovatele žádám, abyste náš návrh podpořili a aby kontrolní hlášení bylo o rok odloženo. Děkuji panu předsedovi Fialovi. Další s přednostním právem přihlášeným je pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Po něm pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Hezké dopoledne, děkuji za slovo. Zkusím vyjmenovat čtyři důvody a vyvrátit jeden mýtus, resp. dva mýty, které jsou spojeny s tímto zákonem. Tak první zásadní výhrada je administrativní náročnost. Někdy v listopadu byla publikovaná každoroční studie Světové banky o tom, kolik času stráví daňové subjekty podáváním daňového přiznání. Ani tohle mizerné umístění neobhájíme, pokud zavedeme kontrolní hlášení.

A aby to bylo úplně jasné, porovnává se středně velká firma, její daňové povinnosti, a je tam zahrnuta daň ze zisku, korporátní daně, sociální příspěvky, daně, které platí zaměstnavatel za svého zaměstnance, majetkové daně, daň z převodu nemovitostí, daň z dividend, daň z kapitálového majetku, daň z finančních transakcí, daně, spojené se sběrem odpadů, silniční daně a další menší daně.